Děkuji.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl z pohledu Ministerstva zdravotnictví odpovědět na ty dotazy a návrhy a názory, které zde byly v posledních pár desítkách minut konzultovány.

Po krajích budou uvádět informace podle jednotlivých prioritních skupin. Pokud se týká provozu malých provozoven, obchodů a podobně, tak upozorňuji na to, že ve stupni číslo pět, který je koncipován tak, aby byl tou záchrannou brzdou v případě, že se děje něco velmi špatně, tam žádnou zásadní změnu navrhovat nebudeme.

Prioritou jednoznačně je návrat žáků prvního stupně do základních škol. Nedá se předpokládat, že by k tomu došlo dříve než začátkem února, ale jestliže to epidemická situace dovolí, potom toto datum je reálné. A v případě, že to bude možné, tak následující skupinou jsou i studenti devátých ročníků a maturitní ročníky. Vzdělání je jednoznačně prioritou a bude tím prvním, co bude umožněno.

Jednoznačně se hlásím k tomu, že je společně třeba pracovat na přípravě legislativních návrhů a změn tak, abychom v budoucnu mohli podobné situace kontrolovat jinak než jenom s pomocí nouzového stavu. Jaký průběh bude toto jednání mít, jak dlouho bude trvat, nyní neumím říct, ale myslím si, že se všichni shodneme na tom, že toto je určitě potřeba. A poslední velmi konkrétní dotaz, který byl na obnovení provozu lyžařských vleků.

Všichni se jistě shodneme na tom, že kdyby tomu tak nebylo, tak bude potřeba tuto dobu ještě posunout, ale je určitě zájmem, aby tato část podnikatelů, která má specifické možnosti, nebyla znevýhodněna. Věřím, že jsem odpověděl na ty otázky, ke kterým se zde diskutovalo. Nyní pan předseda Jurečka, poté paní ministryně financí, poté pan předseda Kováčik. Všechno přednostní práva.

Díky moc. Děkuji. Slovo má paní ministryně financí. Poté pan předseda Kováčik.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Takže já k těm daňovým věcem.

Aby si ještě uplatnil odpočet, tak nedává. Ale kdo si ho uplatní? Ten, kdo má základ daně.

Nemocnice, neziskovky, nic, těch se to netýká. Takže je to trošku jako o ničem.

No, nevím jaký bonus, jakou formu bonusu.

Říkám, proto jsme to dali jako výdajovou položku přímo do výdajů.

To je přece jasný. Ale pokud to jde.

Každý se tím řídíme. Teď třeba na Ministerstvu financí fyzicky dneska já ta data dostávám pravidelně je asi 400 lidí.